Těmto jste přidělil velkorysé platy na úkor zaměstnanců. Přidělil platy na úkor zaměstnanců. Skutečně jste strana pravicová se sociálním cítěním.

To je vaše politika! Stačí připomenout D47, nekvalitní mosty, nekvalitní opravy a v neposlední řadě i otázku kvality povrchu obnovených úseků na D1.

Co však udělal pan Prachař z ANO? Úsek kontroly kvality staveb byl degradován na pouhý odbor, čímž jsou silně okleštěny jeho pravomoci ve vztahu k přípravě a realizaci investic. Jen podotýkám, že šéf tohoto odboru se ani neobtěžuje vykonávat svoji funkci v centrále. To potom jasně vysvětluje vaše kroky, kterými jste se zbavil nepohodlné paní Pošvářové. Nejsem si jist vzhledem k obrovské fluktuaci ředitelů, podředitelů a pracovníků, zda tato informace je ještě aktuální.

Křítková se chce zbavit pana Čížka, kterého vy ale chráníte. Že již není čas dále otálet s radikálním řešením, dokládá následující záznam, opět získaný bez vědomí autorů. Pokud vás, pane premiére nepřítomný, pane Babiši, ani tohle nepohne k radikálním krokům, tedy okamžitému odvolání ministra Prachaře, potom už skutečně nevím.

Sdružení závodních výborů odborových organizací ŘSD ČR je velmi vážně znepokojeno situací v organizaci, hlavně v oblastech personální a organizační. Od začátku roku se vystřídali ve vedení organizace již čtyři generální ředitelé a na místa odborných ředitelů byli dosazeni vedením Ministerstva dopravy ČR bez výběrového řízení opakovaně nekompetentní lidi. Od nástupu nového vedení nastal na generálním ředitelství personální kolotoč. Měsíčně odchází a vzápětí je přijímáno velké množství řadových zaměstnanců. A teď prosím poslouchejte: Další oblastí, která je velmi znepokojivá, jsou časté organizační změny. V řadě případů jsou to změny nesystémové a hlavní roli v nich hrají ostré lokty odborných ředitelů, kteří nechtějí převzít osobní odpovědnost vyplývající z jejich funkcí za jim svěřené úseky. Námitky odborové organizace k navrhovaným organizačním změnám vedení organizace ve větší části akceptovalo jako odůvodněné. Neuvěřitelná věta prosím: Dochází k úsměvným situacím, kdy sami zaměstnanci pátrají, v jakém úseku pracují. Sdružení závodních výborů odborových organizací ŘSD ČR na jednání s vedením organizace dne 19. 6. 2014 velmi důrazně varovalo před odvoláváním vedení jednotlivých správ a závodů, včetně jejich slučování, a tím jejich destabilizaci. Vedení organizace zatím tlakům z Ministerstva dopravy nepodlehlo a k těmto krokům nepřistoupilo. Prohlášení ministra dopravy ČR Ing. Antonína Prachaře pro Týden.

Všechny tyto kroky vedení organizace vedly vždy ke zhoršení již tak špatného stavu zaviněného v minulosti politickou reprezentací našeho státu.

Sdružení závodních výborů odborových organizací ŘSD ČR konstatuje, že časté personální změny včetně změn organizačních provedené v letošním roce velmi ztížily činnost naší organizace na několik dalších let. Na několik dalších let!

V opačném případě budeme nuceni využít všech zákonných prostředků k ochraně jak organizace, tak jejích zaměstnanců, včetně možného vyhlášení stávkové pohotovosti, v krajním případě vyhlášením stávky. Deklarujeme, že v naší organizaci pracuje celá řada velmi schopných odborníků, kteří vědí lépe než poradci pana ministra dopravy, jak organizaci řídit a jak by měla fungovat. Shrnutí této části. Zkrachovalo výběrové řízení na ředitele organizace, odborníci jsou nahrazováni laiky, vracejí se lidé, kteří byli vyhozeni ze závažných důvodů. Ministr Prachař zřejmě odborně chystá devastace krajských správ, čímž zničí logistickou vazbu mezi kraji, investorskou organizací.

Otázka na nepřítomného pana premiéra. Domníváte se, pane premiére Sobotko, že pan ministr Prachař je kompetentní osobou, která má urychleně stabilizovat Ředitelství silnic a dálnic? Proč nečinně přihlížíte hrozbě rozvratu krajských správ? Vždyť kraje řídí vaší lidé. Prosím, urychleně konejte! Za druhé. Předem říkám, že v tomto bodu se pouštím na tenký led. V prostředí kmotrů jsem se nikdy nepohyboval, oni sami se o mě při svých aktivitách nezajímali či se mi vyhýbali.

Aby bylo jasno, za šedou zónu považuji prostředí a osoby, které zprostředkovávají a zajišťují transfer veřejných peněz do rukou kmotrů a vybraných ekonomických struktur. Proto budu velice opatrný s konkrétními jmény. Nerad bych poškodil nevinné lidi. I v minulosti lidé byli vyhazováni ze svých postů necitlivě, někomu překáželi, někdy nadřízený měl kamarádíčka, kterého potřeboval umístit. Řadu let si nepamatuji, že by probíhaly takové čistky jako v éře pana Prachaře z hnutí ANO, bude líp. Odborníci pracovníci jsou nahrazováni diletanty bez kvalifikace a s často podivnou minulostí. Nikdo nemůže dohlédnout 13. komnaty každého, ale v rezortu dopravy existují indicie, že už se nemůže jednat o náhodu. Buď pan ministr neví, co se mu v rezortu děje, což by byla ještě lidsky pochopitelnější a pro nás příjemnější varianta, anebo se jedná o úmyslný systémový přístup. Vzhledem k citlivosti tématu můžeme dojít ke zjištění skutečného stavu pouze prostřednictvím vyšetřovací komise. Ta jediná by se mohla dostat k citlivým datům a před vynesením veřejného verdiktu eliminovat možnost, že bude ublíženo nevinným lidem. Postupně vytěsňoval lidi s nevalnou pověstí, kteří vytvářeli v rezortu dopravy šedou zónu. Dnes se tito lidé pod praporem ANO vracejí, často na ještě klíčovější místa. Zřízená vyšetřovací komise by měla získat informace o důvodech, proč tito lidé byli v minulosti ze svých postů odvoláni.